Následovalo by hlasování o návrzích paní poslankyně Olgy Havlové, a to tak, že bychom zvlášť hlasovali o bodu 1 a 4 a společně bychom hlasovali o bodech 2 a 3. Poté bychom hlasovali o legislativně technickém návrhu, a já jsem to konzultoval s legislativním odborem, pokud to Sněmovna přijme, mohli bychom hlasovat o pozměňovacím návrhu, který načetla, legislativně technický návrh, který načetla kolegyně Nytrová před malou chvílí.

Nemohu se rozdvojit.

První hlasování bude o bodech 1 až 3, které projednal a schválil výbor pro sociální politiku. To bude asi nejrozumnější.

Procedura byla odsouhlasena. Děkuji za schválení procedury. Mé stanovisko je souhlas. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím dál. Děkuji. Druhé hlasování je pozměňovací návrh, který zazněl z úst pana kolegy Sklenáka na výboru pro sociální politiku a máte ho pod body 4 až 12. Prosím stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Třetí, další hlasování je Pardon, omlouvám se, pane zpravodaji. Je zde žádost o kontrolu hlasování.

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Moc se omlouvám, zpochybňuji hlasování. To je námitka proti hlasování. Prosím o novou registraci. Jakmile se ustálí počet na tabuli, rozhodneme hlasováním o námitce pana místopředsedy Gazdíka. Myslím, že můžeme hlasovat.

Budeme tedy opakovat hlasování.

Opakujeme hlasování, které zpochybnil pan místopředseda Gazdík. Vracíme se a budeme hlasovat znovu o pozměňovacím návrhu pana kolegy Sklenáka, s kterým souhlasil výbor prosociální politiku. Ještě jednou prosím paní ministryni.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nevidím žádné námitky, můžeme pokračovat. Další hlasování, tentokrát tedy poslanecký návrh Zbyňka Stanjury, týká se souhlasu obcí. Moje stanovisko je kladné. Děkuji.

Prosím dál. Já jenom pro pořádek, v tom materiálu § 33a, byt a ubytovací zařízení v první větě odst. 1 je soubor místností nebo jednotlivá místnost. Zřejmě při přepisu se změnilo slovíčko, mělo by tam být jedna místnost. Jinak platí všechno tak, jak bylo, a je to definice. Návrh zase podal pan poslanec Zbyněk Stanjura. Moje stanovisko je kladné. Paní ministryně?

Ještě změna. Protože jsme přijali § 33b, toto je nehlasovatelné. Současně tak nebude hlasovatelný ani návrh, který tam máte ten původní, paní kolegyně Nytrové. Pan kolega Stanjura má evidentně jiný názor.

Opravdu ne.